Prosím ho, aby nám tento tisk uvedl. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl návrh k tomuto zákonu, který se týká dobrovolnické služby. Dovolte mi, abych vládní návrh zákona uvedl tím, že byl zpracován za účelem přizpůsobení zákona o dobrovolnické službě rekodifikovanému soukromém právu. S ohledem na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích se zejména nově upraví formy právnických osob, kterým Ministerstvo vnitra může udělit akreditaci. Doplní se nadace, nadační fondy, ústavy a sociální družstva. Návrh zákona také zohledňuje požadavky formulované v usneseních vlády, jednak aby se zákon o dobrovolnické službě vztahoval i na tradiční dobrovolné práce v nestátních neziskových organizacích na členském principu, ve školách a školských zařízeních, a taktéž požadavek na zakotvení získávání certifikátů ověřených pracovních zkušeností získaných v průběhu dobrovolnických činností. Podmínkou bude, že tuto službu bude vykonávat mimo své povinnosti vyplývající z jeho členského poměru k této organizaci a ani k ní nebude mít žádný jiný právní vztah.

To je úvodem vše.